A když zůstanu u tématu kultury, umím si představit skutečně smysluplné investice do kultury. Podpořme kvalitní filmové projekty s mezinárodním přesahem, s tím, že výměnou za podporu si stát nechá podíl na autorských právech a bude z nich mít desetiletí stabilní příjem.

Podpořme masivně rekonstrukce kulturních památek.

Bohužel nic nevím o tom, že by takové smysluplné věci Ministerstvo kultury hodlalo podpořit. Jaké investice mají smysl a jaké smysl nemají a co předvádí tato vláda. Ty samé výtky máme vůči vládou navrženému a horkou jehlou sešitému rozpočtu i v dalších oblastech, jako je například nejasné poskytnutí 3,8 miliardy korun na některé národní programy. Klíčové je skutečně, za co se peníze utratí.

V celkovém pohledu je tedy problémem navrhovaného rozpočtu to, že vládní prioritou není podpora slušných a pracujících lidí, kteří ale právě teď potřebují tu největší pomoc. Vláda nechce přesunout peníze ke slušným a pracujícím lidem.

Já dám ještě příklad té inkluze ve školství. Jak mnozí z vás víte, tak hnutí SPD předložilo návrh zákona, abychom inkluzi ve školství zrušili. No a vrátila se nám před několika dny odpověď s vládním stanoviskem, jelikož vláda náš návrh projednávala na svém zasedání, teď přednedávnem.

Tenkrát byla ministryní školství Kateřina Valachová, která zásadně poškodila celé školství ČR na dlouhou dobu.

Navíc při pohledu na vládou předkládaný rozpočet ani u velké části peněz netušíme, za co a kdo je skutečně utratí a jakým budou přínosem. Vláda jen všeobecně říká, že hlavním cílem deficitního rozpočtu je podpořit ekonomický růst. Jak vyplývá z mnohamiliardových výdajů, o kterých jsem tady hovořil, skutečnost je bohužel jiná. Obecné deklarace prostě nestačí. Je to skutečně velký dluh, půl bilionu korun. To je neuvěřitelná částka, která tady ještě nebyla. A občané mají prostě právo vědět, proč a za co bude vláda jejich peníze utrácet. A hlavně o tom vláda v podstatě vůbec nehovoří. Jak hodlá dluh následně splácet?

To ovšem není pro občany ani podniky úplně nejvýhodnější investice, ale jen půjčka, která se hodně prodraží. Já tady připomenu návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti.

No to je neuvěřitelné! A já opravdu nevím, jestli občané to prostě musí vědět, že se s nimi hraje úplně neuvěřitelná hra, co tady s nimi hraje vláda.

Takže děkuji za pozornost a budeme pozorně sledovat projednávání tohoto návrhu rozpočtu ze strany vlády.

Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, máme před sebou již třetí návrh změny schodku rozpočtu ČR, který pro rok 2020 vláda Poslanecké sněmovně předkládá.

Pak jsme koncem dubna už tedy schvalovali dokonce 300 miliard, mezitím 200. A nyní, po dvou měsících, je tady opět předkládán deficit, který se prohlubuje už na rekordních 500 miliard korun.

A nyní, po dvou měsících, je nám opět tedy předkládán schodek nový, tentokrát navýšený o dalších 200 miliard korun.

Pan zpravodaj už se neobtěžoval ani to nějak dále rozšířit. Pokles příjmů není téměř vůbec odůvodněn, absolutně chybí jakékoliv makroekonomické prognózy, nemáme žádná tvrdá data, která by nás přesvědčila o tom, že nejde o další nepromyšlený krok vlády a že tu ať už přes léto, nebo po létě nebudeme znovu projednávat další, tentokrát už pátý návrh rozpočtu na rok 2020.